V ČEZu v současné době máme 70 % jako akcionáři, jako stát.

Odborníci odhadují, že v současnosti by to znamenalo náklad zhruba 200 miliard korun.

Chápu, že je to běh na dlouhou trať, že to tady neuděláme ze dne na den, ale je potřeba se o tom dohodnout, získat na tom koaličněopoziční soulad a prosadit zestátnění ČEZu. Chtěl bych podotknout jednu věc.

Bylo to krátce, nebo zhruba měsíc po invazi Ruska na Ukrajinu. A tehdy jsme tam měli bod, abych to ocitoval přesně, Informace o energetické bezpečnosti České republiky v souvislosti s agresí Ruské federace proti Ukrajině.

A pánové, kteří tady možná sedí i z koalice, si na to určitě vzpomenou, protože ten nám řekl takové informace, že jsme tam všichni zvážněli a takříkajíc nám všem spadla brada. Čekal jsem, že na to bude vláda nějak reagovat, a velmi rychle. Pan Bartuška nám doslova řekl... A to tady řeknu, že mě dneska velmi překvapil ministr spravedlnosti, který v podstatě po pěti měsících od té doby řekl tady to samé.

A dneska to tady poprvé po pěti měsících slyšíme, nebo jsme slyšeli, od pana ministra spravedlnosti.

Ale my tu informaci víme od člověka, který je pro to nejpovolanější, je vlastně vyslancem Ministerstva zahraničních věcí pro energetiku v rámci Evropské unie, tak my jsme tu informaci věděli, dověděli jsme se ji proto i my jako opoziční poslanci a vláda ji musela vědět také. Potom jsem pozoroval vystupování pana Bartušky v médiích.